Myslím, že počet se nám nějakým způsobem už stabilizoval.

Kdo je proti? Hlasování číslo 15, přihlášeno je 158 poslanců, pro 158, jednomyslné rozhodnutí. Takže konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Ptám se ještě jednou, jestli je zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ani navrhovatel ani zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235... Omlouvám se...

A nezpochybňujete hlasování, předpokládám. Ne, hlasování nezpochybňuji samozřejmě.